Ale abych byl spravedlivý a nebyl jenom kritický, škoda, že se dneska nevysílá přenos z českého parlamentu do všech evropských parlamentů, protože ministr Babiš našel řešení pro všechny státy Evropské unie. Teď nám tady vykládá o stovkách miliard eur, které zařídí pro všechny státy tak, aby například Velká Británie nemusela platit tak vysoký členský příspěvek do rozpočtu EU.

Budiž. My aspoň říkáme, že to nepodpoříme.

Pan poslanec Novotný.

Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Já bych opravdu v souladu s mými dvěma předřečníky poprosil, abychom se v debatě pokusili nemíchat dva naprosto odlišné žánry. Existuje státní rozpočet, což je složitý strukturovaný dokument, který má nějaké priority, nějaké základní rámce, stanoví nějaké trendy rozvoje a dalšího vývoje země, stanoví nějaké trendy vývoje bilance veřejných financí. O tom bodu tady má být dneska řeč. A potom existuje každodenní management vývoje státního rozpočtu prostřednictvím státních institucí, prostřednictvím finančních úřadů, prostřednictvím Ministerstva financí, který se samozřejmě v průběhu roku uplatňuje nějakou legislativou, která může ovlivnit průběh výběru daní a podobně. To jsou ale dva naprosto odlišné, byť spolu související žánry.

Já bych proto poprosil, aby pan ministr financí reagoval na dotazy, které se týkají strategických vizí, které souvisí s rozpočtem, a konkrétní věci, které patří k jeho každodenní agendě, aby si nechal na pracovní porady Ministerstva financí. Pokud vám stačí dvě minuty fakticky, tak vám dám faktickou poznámku . Jinak by měl přednost pan předseda Fiala.

Po něm tedy s přednostním právem pan ministr financí. Dobrý den. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážený pane předsedo, původně jsem chtěl reagovat taky ve faktické, ale asi by mi dvě minuty nestačily. Přestože tady kolega Novotný řekl, že bychom měli mluvit jenom o státním rozpočtu, využiji svého přednostního práva a začnu Evropskou unií. Pan ministr Babiš mě k tomuto inspiroval. Vážený pane ministře, obávám se, že pro vás mám několik špatných zpráv. První špatná zpráva je, že neexistují žádné evropské peníze ani žádné evropské miliardy. To jsou peníze států Evropské unie, které tečou do Bruselu, tam se přerozdělují a zase tečou do států zpátky. Další špatnou zprávou je, že v Evropské unii vládne naprosto socialistické hospodaření založené právě na dotacích a obrovském přerozdělování. To má jeden jediný význam.

Další špatná zpráva, vážený pane ministře, je, že tento způsob hospodaření v Evropské unii nemá dobré řešení a pravděpodobně dobře nedopadne. A nakonec třetí špatná zpráva je, že se obávám, přestože věřím, že jste velmi schopný člověk, že se vám tyto evropské demokraty jen velmi těžko podaří přesvědčit, aby změnili své myšlení, uvažování a hospodaření v Evropské unii. Já se obávám, že se o to spousta států pokoušela už nějakou dobu a že to nejde, protože tito politici chtějí mít politickou moc a politickou kontrolu nad finančními toky, které jsou z jednotlivých zemí, a spíše se snaží, aby se všechny rozpočty států Evropské unie slily do jednoho velkého evropského budgetu, ze kterého by se financovalo to, co zrovna jde, protože Evropská unie se propadá do stále větších a větších deficitů, a jak už jsem řekl, tento způsob hospodaření nemá dobré řešení. Teď ještě jednu věc, na kterou jste narazil, odpovědnost politiků. Vy jste řekl, vážený pane ministře, že budete usilovat o to, aby politici měli svou politickou odpovědnost za to, co se děje na jejich resortech. Jmenoval jste konkrétní politiky, kteří nebyli potrestáni, a byli potrestáni lidé, kteří pod nimi pracovali, kteří podepsali různé smlouvy, které prostě pro stát nebyly výhodné. Vzpomeňte si, hnutí Úsvit zde na jaře mělo zákon, kde se jednalo o to, aby každý politik byl zavázán péčí řádného hospodáře. Tento zákon neprošel. Vy jste o to neměli zájem. Tato Poslanecká sněmovna neměla zájem protlačit zákon, aby každý politik musel mít péči řádného hospodáře, a nejenom politik, měl by to mít i každý úředník, protože pokud se tak nechová, tak by na úřadech neměl co dělat. To je věc, která by se co nejrychleji měla naplnit. Dál jste tady mluvil o Rekonstrukci státu. Já si myslím, že už rok vládnete, že zákonů tady bylo spoustu. Mám pocit, vážený pane ministře, že strany vládnoucí koalice zrovna nedostaly dobrou známku, že by chtěly naplňovat to, co podepsaly, a že by se chtěly starat o věci, které jste slíbili před parlamentními volbami. Takže vážený pane ministře, nikoliv slova, ale činy. A teď už bych se dostal k rozpočtu, protože i hnutí Úsvit má na tento rozpočet samozřejmě nějaký názor. My jsme to velmi řádně prostudovali a chtěl bych vás seznámit s tím, jak bude hnutí Úsvit hlasovat. Generálně mohu říct, že hnutí Úsvit nesouhlasí s vládním návrhem rozpočtu pro rok 2015. Nadhodnocené očekávání hospodářského růstu ve výši 2,5 % je to samozřejmě proto, že s tím se dají plánovat i vyšší příjmy, a podhodnocené očekávání nezaměstnanosti o 1 až 2 % než letos pouze skrývá neschopnost vlády dosáhnout systémových úspor. Dokonce pokud by se očekávání vlády naplnila, stejně se v příštím roce zadlužíme o dalších 100 miliard korun. Taková čísla jsou pro nás zcela nepřijatelná.